Děkuji za slovo. Interpeluji paní ministryni práce a sociálních věcí ve věci financování neziskového sektoru.

Přitom neziskový sektor poskytuje služby, které jsou na jedné straně potřebné a na straně druhé často finančně i společensky nedoceněné. Víme, že neziskový sektor nemá na finanční podporu ze strany státu právní nárok. A já se proto ptám, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí neuvažuje zahrnout alespoň některé druhy služeb do sekce mandatorních výdajů. Děkuji za odpověď. Děkuji. Prosím pana poslance Válka.

Dámy a pánové, já pevně věřím, že jsem celou dobu mluvil k živým ministrům, že žádný zatím nezemřel.

To, co mně na celém tomto vadí, je to, že v této chvíli se nabízí takovýmhle rodičům, takovýmto pacientům, kteří jsou většinou ve velmi těžkém stavu, šance žádat o úhradu cestou paragrafu 16. Takže se děje prakticky pravidelně to, že žádost dojde na příslušnou pojišťovnu a odpověď na tuto žádost trvá tak dlouho, dokud pacient neskoná. Neříkám, že takhle brutální je to ve všech případech, ale často ta odpověď pojišťovny trvá několik týdnů, neli měsíců.

A prosím pana ministra.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Takže to chceme a musíme také k tomu změnit legislativu.

Průměrná doba je někde kolem dvou tří let.

Připravíme to v tomto roce. Děkuji. Pan poslanec, pokud má zájem. Já za odpověď děkuji. Ale přesto se ještě zeptám: Existuje nějaká šance, jak ten proces v krátkodobém horizontu zrychlit? Pan ministr.

Takže se skutečně bavíme o desítkách tisíc žádostí, které musí revizní lékaři posoudit.

To byla poslední interpelace.